My jsme rádi jako sociální demokracie, že jedna z těch mnoha věcí, které ČSSD prosadila a které se podařily v tom minulém funkčním období, bylo prosadit pro velkou skupinu zaměstnanců omezení pracovní doby v maloobchodě a velkoobchodě. Díky tomuto zákazu prodeje o některých svátcích mají zaměstnanci marketů více volna a podle našeho názoru si lidé na omezení prodejní doby zvykli bez nějakých velkých zásadních problémů.

Bohužel pravicové strany, ale tam je to pochopitelné, ale i hnutí ANO podpořily návrh, který maximálně vychází vstříc zájmům řetězců a to je pro nás nepřijatelné. Jestli na straně zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců.

Nechceme dělat rozdíly. Znění zákona, který dnes projednáváme, tak jak byl schválen v minulém funkčním období, tak víte, že výčet těch svátků byl velkým kompromisem, ale byl kompromisem, který už tehdy z mého pohledu a zvláště dnes samozřejmě, a nejenom z mého pohledu, není logický.

Není kategorie více významných či méně významných státních svátků.

A lidé se v tom nevyznají. Pracovníci v marketech pracují tvrdě, jejich práce je náročná, a proto je spravedlivé, aby zaměstnanci těchto obchodních řetězců měli volno tak jako ostatní. Děkuji. Pan předseda Faltýnek je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Jenom pro oživení paměti, jak to vlastně bylo v tom minulém volebním období. My jako hnutí ANO jsme tehdy hlasovali proti tomuto zákonu nebo nehlasovali jsme pro tento zákon.

Bohužel to bylo zavetováno, proto se ten zákon otevřel znovu.

Budou následovat faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Jděte se tam podívat!

To už je úplně jedno. Podle mě to není pravda. Máte slovo. Děkuji za slovo.

To je přece podstatný rozdíl!

Vy jak chcete plánovat, aby ti lidé byli s těmi rodinami a nebyli v těch nákupních centrech, tak to tady skutečně nenastává, tento okamžik. Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Nějaký moudrý úředník by rozhodoval, co padá do předmětu jejich podnikání a co ne, když nakupuje ve velkoobchodě.

Ti rozhodují svým chováním, zda budou nakupovat, nebo ne. Kdyby se občané spontánně rozhodli, to, co jim chcete vy zákonem nařídit, jak se mají chovat o svátcích já to nepodporuji, aby se o svátcích nakupovalo, ale je to svobodné rozhodnutí našich občanů. A v jejich zájmu navrhujeme zrušit zákon, který nemá žádný smysl. To je celé. Takže prosím vás, můžete říkat: My jako levicová strana víme lépe než naši občané, co mají dělat, proto navrhujeme regulaci a pravidla a budeme je vymáhat. Budeme to kontrolovat.

Názory jsou různé, to je legitimní, ale vy můžete za tu debatu. Dávno jsme mohli rozhodnout hlasováním. Hlasováním v devadesátce, jestli jsme pro, nebo proti. A dneska jsme ve stejné situaci, jako jsme byli před mnoha měsíci. Nakonec rozhodneme o tom původním návrhu hlasováním, případně o několika pozměňovacích návrzích.